Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Poštovani državni tajnik Sanjin Rukavina, izvolite. Hvala lijepo.

Riječ je o zakonskoj razradi ustavne osnove za primjenu zakonodavne delegacije sadržane u odredbama čl. 88. Ustava RH koja se i dalje pokazuje neophodnom za redovito obavljanje temeljnih dužnosti državne vlasti uz poštivanje svih materijalnih i vremenskih ograničenja utvrđenih Ustavom, delegirajućim zakonom i mjerodavnom ustavnosudskom praksom. Temeljna ograničenja zakonodavne delegacije propisana su čl. 88. Ustava, a odnose se na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave koja uređuje isključivo HS organskim zakonima što znači da se navedena pitanja ni u kojem slučaju ne mogu uređivati uredbama na temelju zakonske ovlasti. Pored toga uredbe na temelju zakonske ovlasti kao podzakonski propisi ne mogu imati povratno djelovanje, zabrana retroaktivnosti s time da je delegirana ovlast vremenski ograničena na način da uredba na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana dobivenih ovlasti ako HS ne odluči drukčije. Delegirana ovlaštenja su u dosadašnjoj zakonodavnoj praksi dodatno materijalno ograničena na pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga HS-a osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza, a vremenski su dodatno ograničena na razdoblje u kojem HS redovito ne zasjeda. Budući da ovlast delegirana važećim zakonom prestaje u ustavnom roku od godinu dana od dana njegova stupanja na snagu odnosno 10. prosinca 2021.g. ovim prijedlogom zakona vladu se predlaže i nadalje ovlastiti da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS-a uvažavajući primjenjiva ustavna ograničenja i dosadašnju zakonodavnu praksu. Prijedlogom zakona predlaže se da Vlada RH na svaku sjednicu HS-a podnese izvješće o uredbama koje je na temelju danih ovlasti donijela između dviju sjednica HS-a odnosno na prvo zasjedanje novoizabranog HS-a podnese izvješća o uredbama koje je donijela od dana podnošenja posljednjeg izvješća. Također predlaže se da uredbe na temelju zakonske ovlasti koje vrijede na dan stupanja na snagu ovog zakona, ostaju na snazi, a najdulje do 30. studenog 2022.

U javnom savjetovanju koje se moglo iščitati u prilogu ovog zakona navedeno je niz komentara i bojazni pojedinaca da će se ovim zakonom nametnuti npr. obavezno cijepljenje, da će se zadirati u prava, zajamčena prava ljudima odnosno građanima.

Moram naglasiti poštovana saborska zastupnice da ovaj zakon ne dopušta i ne omogućuje donošenje uredbi kojima bi se razrađivale Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode jer su to pitanja koja uređuju isključivo HS organskim zakonima, što znači da se pitanja obveznog cijepljenja kao ni bilo koja druga pitanja koja se tiču ljudskih prava i temeljnih sloboda ni u kojem slučaju ne mogu uređivati uredbama na temelju zakonskih ovlasti. Ovaj zakon je u potpunosti sukladan odredbama Ustava RH, a uvodno sam naglasio uredbe se mogu donijeti iz tekuće gospodarske politike osim izmjene državnog proračuna i samih propisivanja poreza. Poštovani državni tajniče, smatram da je bitno još jednom naglasiti da temeljem ustavne ovlasti iz Članka 88. Ustava RH Hrvatski sabor svake godine, naglašavam svake godine donosi zakon o kojem danas raspravljamo. Znači i koji je istovjetan svake godine i donosi se na rok od 1 godine. Upravo bi volila da taj dio malo pojasnite jer se iz izvješća o provedenom savjetovanju vidljivo je da građani koji su u njemu sudjelovali smatraju da je neka skrivena podloga za donošenje ovog zakona ujedno i krajnji cilj obvezno cijepljenje, uvođenje nekog novog lockdowna i sl.

Slažem se sa vama da ovaj zakon se svaku godinu donosi i on točno precizira na što Vlada može donositi uredbe sa zakonskom osnovom i isključivo u momentu kada Hrvatski sabor ne zasjeda. Poštovani državni tajniče, istaknuli ste jasno da se ovo odnosi isključivo na područje gospodarskih politika osim naravno poreznih politika i samog proračuna. Mene zanima imate li možda pregled koliko je takvih uredbi sa zakonskom osnovom doneseno tijekom protekle godine? Uvažena saborska zastupnica, donijet je samo jedna uredba o izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Poštovani državni tajniče, složit ćete se sigurno i piše ovdje u materijalima da je primjena ovog ustavno pravnog instituta odnosno zakonodavne delegacije u stvari odstupanje od temeljnih nadležnosti nositelja zakonodavne i izvršne vlasti. Praksa nam pokazuje da su u stvari te stvari neophodne za redovito obavljanje temeljnih ovlasti državne vlasti što znači sprječavanje nastajanja pravne praznine ali i kontinuiteta. U skladu s odgovorom koji ste dali kolegici Petri gdje sam vas isto htjela pitati koliko uredbi i koja uredbe, možete li onda više reći u stvari na što se ta uredba odnosila odnosno što je ona propisivala. Jasno je propisano u samoj uredbi kada ju je Vlada donijela sa zakonskom snagom na što se ona odnosila tako da je tamo jasno propisano.

Ne. Prije nego što pređemo na raspravu htio bih samo vam svima reći da ćemo po uobičajenoj praksi po završetku rasprave o ovoj točci prijeći na iznošenje stajališta klubova i zastupnika pa vas molim da onda sve zainteresirane koji u ovom času nisu ovdje obavijestite o toj mogućnosti, a koji jesu ovdje ako su zainteresirani će se javiti.

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolega, Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovaj Prijedlog Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Zakonodavno uporište za donošenje ovog zakona je Ustav odnosno njegov Članak 88. Ustavom je propisana mogućnost Hrvatskom saboru kao zakonodavnom tijelu da ovlasti Vladu RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga. Pri tome je izričito zabranjeno uređivanje zakonodavnih pitanja koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalnih prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Također uredbe Vlade na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag. Radi provođenja ove uredbe odredbe Ustava Hrvatski sabor jednom godišnje kao što smo čuli donosi Zakon o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Iz tog zakona razvidno je da je ovlast Vlade da uređuje zakonodavna pitanja uredbom dana za razdoblje u kojem ne zasjeda Hrvatski sabor prema Ustavu, a to je razdoblje od 15. prosinca do 15. siječnja i od 15. srpnja do 15. rujna. Sukladno Ustavu RH takve uredbe prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti. U Članku 1. i 2. ovog prijedloga definirano je ovo vremensko razdoblje kada Vlada može donijeti uredbe dakle 15.12.2021. do 15.1.2022. te 15.7.2022. do 15.9.2022., te što Vlada ne može uređivati uredbama nego je nadležnost isključivo Hrvatskog sabora, a uz ustavne odredbe navedene su još i izmjene proračuna i propisivanje poreza.

U RH je od '93.g. redovito godišnjim delegirajućim zakonima propisana obveza vlade da na svakoj sjednici sabora podnese izvješće o uredbama koje je donijela na temelju zakonske ovlasti između dvije sjednice. Člankom 4. jasno je vremenski ograničeno do kada ovako donesene uredbe ostaju na snazi, a to je određeni datum 30. studeni 2022.g. S danom 7. rujna '21. na temelju Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS od prošle godine donesena je Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, dakle samo jedna uredba. U ovom slučaju radilo se o pitanju tekuće gospodarske politike RH, a to je u skladu s čl. 1. ovog zakona odnosno Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS. U toj uredbi mijenjana su 3 članka Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a koja su se odnosila na produženje rokova i to su članci iz prijelaznih odredbi važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojima je uređen status zdravstvenih radnika zakupaca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kojima je taj status trebao prestati do 31.12.2019., ali je uredbom produžen do 31.12.2022.g. Ne donošenje ove uredbe i novog roka rezultiralo bi gubitkom 639 radnih mjesta u primarnoj i zdravstvenoj zaštiti, što bi dovelo i do financijskih učinaka na državni proračun. Dakle, zbog kontinuiteta pružanja primarne zdravstvene zaštite vlada je donijela navedenu uredbu. Čl. 6. prijedloga ovog zakona predviđeno je stupanje na snagu istoga i to 10. prosinca 2021.g. Donošenje ovog zakona potrebno je kako bi se spriječilo nastajanje pravne praznine. U praksi se pokazuje kako je ovaj zakon neophodan za redovito obavljanje temeljnih dužnosti državne vlasti zbog potrebe osiguravanja kontinuiteta državnih poslova uz poštivanje svih materijalnih i vremenskih ograničenja utvrđenih Ustavom RH.

Prva se javila poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto. Nema je ovdje, gubi pravo na raspravu, pa će onda govoriti poštovana zastupnica Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Nema je, gubi pravo na raspravu, pa će onda govoriti poštovani zastupnik Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Prije svega u ime Kluba IDS-a želim vam čestitat Dan Hrvatskog sabora, ali i zahvaliti se svima onima koji su u ovih proteklih 30.g. dali svoj doprinos za ovu našu zemlju. Danas nakon 30.g. svakako se prisjećamo svih bitnih trenutaka i datuma, dana, događaja koji su obilježili ovu zemlju, ali isto tako ne možemo ne spomenuti i govoriti o svemu onome što je u ovom periodu, izazovnom periodu ispred nas. Danas često i ovih dana govorimo o inflaciji, govorimo o ulasku Hrvatske u eurozonu, govorimo o ulasku Hrvatske u šengen, što zasigurno pozdravljamo jer smatramo da će to definitivno dati jedan doprinos rješavanju nekih određenih problema kojima se susreću naši građani, naši sugrađani, naši poduzetnici, poput bolje gospodarske ekonomske povezanosti, lakšeg investiranja u inozemstvu, lakših inozemnih investicija u Hrvatsku, rješavanje i nekih drugih problema koje smo imali, znamo ponajviše sa švicarcima, valutnog, valutnog rizika i nekih drugih problema. Također danas smo i sudionici jedne globalne krize koja je izazvana pandemijom Covid-19, krize koja je pokazala i određene ekonomske i gospodarske manjkavosti koje ova zemlja ima, a to je ponajviše slabo, slabo gospodarstvo koje se prvenstveno i najviše ovaj odnosi i bazira zapravo na, na, na turizmu koji čini preko 20% BDP-a i tu definitivno trebamo određene pomake, određene hrabre reforme, pogotovo u nekim poreznim aspektima kako bi omogućili lakše investicije, trebamo brže, brže pravosuđe, brže rješavanje nekakvih imovinskopravnih odnosa i drugih problema kako bi naše gospodarstvo bolje, brže i lakše krenulo naprijed. Također imamo i priliku od 24 milijarde EUR-a koje imamo na raspolaganju kako bismo sve te reforme pokrenuli i naročito kad govorimo o sredstvima koja imamo iz fonda za oporavak i otpornost. Treba govoriti i o problemu u zdravstvu, o ogromnim dugovima koje imamo prema veledrogerijama, koje se svaki mjesec gomilaju i naprosto nekakva daljnja zaduživanja i plaćanja tih dugova bez sustavnog i reformnog rješavanja problema zdravstva su samo pretakanje iz šupljeg u prazno. Također imamo veliki problem odljeva liječnika, medicinskih sestara i tehničara koje također moramo rješavat. Danas je i u svom govoru predsjednik Sabora rekao da imamo preko milijun i 200 tisuća mladih ljudi, mlađih od 30 godina i oni su naša gospodarska, obrazovna, politička i mnoga druga budućnost i prema njima trebamo usmjeriti naš fokus. Imamo 55.000 studenata stručnih studija koji naprosto ne znaju kako će biti regulirana njihova razina obrazovanja, to je problem koji moramo riješiti. Govorio sam često puta i u Saboru da imamo mnoge mlade naše sugrađane koji su se odlučili školovati, obrazovati u inozemstvu, međutim kad se požele vratiti njihove diplome inozemne koje su stekli u zemljama članicama EU nisu priznate. To dovodi do problema sa zapošljavanjem, sa jednom gradnjom i samostalnim životom. Također jučer smo isto imali zakon koji smo i pozdravili, a to je kad govorimo o korištenju državne imovine koja naprosto propada, a sada ćemo imati jednu mogućnost da se brže i bolje stavi u poduzetničke aspekte. Trebamo brže i bolje valorizirati imovinu koju imamo, također kroz eu fondove spustiti novac na lokalne razine i prepustiti upravljanje tom državnom imovinom lokalnim razvojnim agencijama i lokalnim i regionalnim samoupravama jer imamo zapravo jedan paradoks i sa time ću završiti, da imamo državnu imovina koja propada, koja zjapi prazna, sa kojom ne znamo šta ćemo, a s druge strane imamo prostor koji moramo zaštiti, a mi dopuštamo da ga se nažalost uništava putem bespravne gradnje.

Izvolite.

je g. Ćosić bio u poslovnom aranžmanu s izvjesnim Vukom Hamovićem, sinom generala JNA Hamovićem kojeg su američke vlasti okarakterizirale kao financijera bijega srbijanskih ratnih zločinaca, onda se postavlja pitanje kako je taj Marko Ćosić uopće mogao biti imenovan u upravu HEP-a i zašto nakon ovih spoznaja nije razriješen iz iste? Dame i gospodo, u Hrvatskoj je situacija u potpunosti jasna, vladajuće strukture drsko i bezočno potkradaju svoj narod kršeći hrvatske zakone i europske norme, brišući pod sa svim moralnim i etičkim načelima. Ako sam rekla ijedan krivi navod ili zarez neka me optuže, neka se jave iz svojih korupcionaških jazbina, ali oni se neće javiti već misle da će kroz njihovu kontrolu medija Hrvatska ostati u mraku bez zakonja i korupcije. No danas kada je prije 30.g. uskrsnula nova hrvatska država poručujem im iz HS da će te sile mraka u naletu svjetlosti i istine biti pometene i Hrvatska će uspostaviti zakonitu pravnu državu i vladavinu prava, te ćemo stvoriti pravednu i bogatu Hrvatsku na čast i ponos svih hrvatskih ljudi. Hvala. Kako nemamo nikog drugog prijavljenog onda ćemo završiti s današnjim radom, nastavit ćemo raditi u srijedu 13. listopada u 9,30.